A navíc je potřeba hovořit o jedné věci, o které tady mluvíme velmi málo.

Děkuji. Žádnou další přihlášku do obecné rozpravy nemám, nikdo se ani nehlásí, tedy obecnou rozpravu končím. Zájem o závěrečná slova? Nemá pan zpravodaj ani pan navrhovatel. Otevírám tedy podrobnou rozpravu. První přihlášený do podrobné rozpravy je pan poslanec František Kopřiva. Ne, první jste přihlášený vy, pane poslanče, pojďte k řečnickému pultu. Prosím. Pane poslanče, máte zájem vystoupit? Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Já jsem původně chtěl vystoupit až po panu zpravodaji, protože mám některé protinávrhy. Každopádně já tedy, jak už jsem zmínil včera Jenom na vysvětlenou, zatím neprojednáváme proceduru, jsme v podrobné rozpravě, bude dost příležitostí vystoupit s protinávrhem.

Ty tedy načtu, ty budou společné.

Potom načtu protinávrhy k panu zpravodaji a potom body, které jsou navíc za zmíněné kluby, takže to jsou ty tři. Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky připomíná, že stabilizace evropského jednotného trhu je v bezprostředním ekonomickém i politickém zájmu České republiky.

Vyzývá předsedu vlády, aby v souladu s rámcovou pozicí vlády prosazoval prodloužení období pro rozpočtové závazky, ideálně na celé sedmileté období. Vyzývá předsedu vlády, aby v závěrečném hlasování v Evropské radě podpořil Plán na podporu oživení Evropy. Vyzývá vládu, aby připravila vhodné podmínky pro snadné a spravedlivé čerpání evropských fondů. A konečně technické. Pověřuje předsedu Poslanecké sněmovny, aby v souladu s jednacím řádem Poslanecké sněmovny postoupil toto usnesení vládě, předsedovi Senátu, předsedovi Evropského parlamentu, předsedovi Rady a předsedkyni Evropské komise.

První zní: Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky podporuje Plán na podporu oživení Evropy. Vyzývá Komisi, aby nenavyšovala prostředky na společnou zemědělskou politiku, pokud nedojde k razantní změně dotačních schémat s důrazem na udržitelné hospodaření v krajině a naplnění klimatických cílů. Děkuji. A pak se ještě přihlásím jednou a načtu ty protinávrhy. Ano. Nyní vystoupí pan poslanec Václav Klaus. Připraví se pan poslanec Jan Skopeček. Prosím, máte slovo. Dobrý den.